Naše zodpovědnost je za to, aby ti, kteří chtějí změnu, měli šanci na tu změnu, abychom jim ji poskytli, ale na rovinu současně říkám, že naší povinností je současně chránit ty, kteří se snaží, pracují a plní si své povinnosti, aby nebyli vystaveni pocitu bezmoci, který mnohdy v praxi zažívají. A jedno kouzlo na závěr.

Jsem přesvědčen, že stejně tak jako nedokončená a vůbec nerealizovaná důchodová reforma, stejně tak jako neřešení bytové otázky a sociálních problémů vyloučených lokalit, je jasný důkaz neschopnosti této vlády vidět v reálu celý problém tak, jak je.

Tady kolegové Navrkal a Čižinský říkali, že exekuce se nepovedly, a vlastně nám tady vytvářejí pohádku, že když má někdo z této lokality pět exekucí u pěti exekutorů, tak nesplácí, ale kdyby měl pět exekucí u jednoho exekutora, tak by zázračně splácel a všechno by fungovalo. Jako co to tady říkáte?

Počet exekutorů by se pro stávající dlužníky vůbec nezměnil.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé je bez debat, že se včera podařilo schválit nějaký posun správným směrem, z našeho pohledu bohužel ne dost velký.

Byl to příklad nedomyšlené legislativy, která měla pak velmi negativní následky. Rozhodně se to netýkalo včerejší debaty, pokud se nemýlím.